Navíc to není jenom, že kvůli nečinnosti vaší vlády se... Vy neřešíte zdražování.

Měsíc pryč, a opět tady žádný návrh není od vlády. To je úplně neuvěřitelný, co předvádíte.

No ale světě, div se, ona to prý nedovoluje Evropská unie, zrušit DPH na exekuce.

Přitom ta vaše nečinnost ohledně zdražování, jak už jsem sdělil, tak uvrhuje nově další a další občany do exekucí. No ono to ale není jenom bydlení, nejsou to jenom exekuce, není to jenom zdražování, koho vlády Petra Fialy poškozuje, ale nejsou to jenom ceny energií, nejsou to jenom ceny potravin, kde vy neděláte vůbec nic, a lidé jsou opravdu zoufalí. Ale vy jste přímo minulý týden poškodili i zdravotně postižené spoluobčany. Protože vládní koalice Petra Fialy minulý týden odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům.

Je tedy zcela evidentní, že Fialova vláda vážné problémy zdravotně postižených lidí ignoruje a nepomáhá jim. Poslanecký klub SPD navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu ze současných 550 korun na 825 korun měsíčně. To jsem chtěl zdůraznit. To není žádný návrh, že něco populisticky navrhujeme.

Oni si nemůžou sami pomoci, protože jsou zdravotně postižení. Takže vláda má povinnost těmto lidem pomáhat, ale to neplatí pro vládu Petra Fialy.

Protože my jsme ho měli navržený a o tom moc dobře vládní poslanci vědí, my jsme ho měli navržený v takzvaném opozičním okénku.

Takže to je arogance vůči zdravotně postiženým občanům? Že jsme vyčerpali náš čas proto, že jsme chtěli prosadit pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům. To je šílený, co tady řekl Marek Benda z ODS za souhlasu celé vládní pětikoalice. A my prostě budeme v SPD bojovat za zdravotně postižené občany. Protože pro mnohé zdravotně postižené občany se kvůli vládě Petra Fialy doprava, která je pro ně životní nutností, při současných vysokých cenách pohonných hmot a jízdného stává prakticky nedostupnou službou. A my prostě budeme hájit zdravotně postižené občany.

A já se opakovaně ptám na otázku, na kterou premiér Petr Fiala nedává odpověď, protože ani nemůže:

Vy jste to navýšili a my jsme chtěli to navýšení snížit. To je ta záležitost.

Je to například to, že vláda Petra Fialy prosazuje změnu Ústavy České republiky. To se vůbec nedostalo dostatečně na veřejnost, že vy prosazujete změnu ústavy, která vaší vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožní pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Bez souhlasu Parlamentu. To samozřejmě hnutí SPD odmítá, aby to bylo bez souhlasu Parlamentu.